39.

Opět prosím pana ministra vnitra, aby tisk odůvodnil. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, účelem smlouvy je poskytnout právní rámec potřebný pro efektivní spolupráci policejních a celních orgánů, resp. dalších orgánů obou států odpovědných za boj proti trestné činnosti. Spolupráce podle smlouvy se bude týkat všech forem trestné činnosti. Spolupráce bude zahrnovat výměnu operativních strategických informací, ať již předávaných na žádost, či spontánně, vytváření pracovních týmů, vysílání konzultantů a styčných důstojníků, spolupráci při pátrání po osobách a věcech a při ochraně svědků. Smlouva upravuje náležitosti žádosti o spolupráci, možnosti odmítnutí spolupráce, hrazení nákladů s tím spojených a postupy týkající se předávání osobních údajů a utajovaných informací. Smlouva reflektuje skutečnost, že Česká republika je součástí schengenského prostoru, obsahuje tedy důležité ustanovení umožňující české straně sdílení informací předaných izraelskou stranou s dalšími členskými státy Evropské unie, resp. schengenského prostoru v rámci schengenského informačního systému a dalších databází podle evropského práva, a to bez nutnosti žádat v každém konkrétním případě předem o souhlas izraelské strany. Z hlediska vnitrostátního právního řádu se jedná o takzvaně smlouvu prezidentské kategorie, která ke své platnosti vyžaduje vyslovení souhlasu obou komor Parlamentu České republiky a ratifikaci prezidentem České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje, kterým byl určen pan poslanec Robin Böhnisch, aby nám přednesl svou zpravodajskou zprávu. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nebudu opakovat slova pana ministra, který tu smlouvu představil velmi dobře. Dodám jen, že Česká republika uzavřela řadu podobně zaměřených smluv s mnoha evropskými i neevropskými zeměmi. Na české straně se tato smlouva dotýká Ministerstva vnitra, orgánů Policie České republiky, orgánů Celní správy a Generální inspekce bezpečnostních sborů, na izraelské straně pak Ministerstva veřejné bezpečnosti a izraelské policie. Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně postoupit návrh do dalšího projednávání a přikázat tisk zahraničnímu výboru. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím. Není zájem. Zeptám se, zda je zde nějaký jiný návrh.